Jé, omlouvám se, s přednostním právem byl pan místopředseda Okamura.

Týká se to těchto konkrétních živnostníků na základě vládních opatření. My jsme to samé také navrhovali pro první polovinu letošního roku, vláda to nechtěla.

Takže samozřejmě souhlasíme s tím, aby ty důchody byly jako první bod ve středu odpoledne, ale jako druhý a třetí bod bychom chtěli zařadit pomoc živnostníkům, protože živnostníci jsou páteří naší ekonomiky a nejsou to nadnárodní korporace, jak se tady snaží některé strany neustále propagovat, které tady vyvádí notabene ještě zisky do daňových rájů.

Nicméně byl jsem upozorněn paní ředitelkou organizačního odboru, že není splněna lhůta u těchto dvou tisků.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

A pokud by tento návrh neprošel, navrhuji aspoň blok těchto tří tisků předřadit na první až třetí místo v rámci bloku třetích čtení v zásobníku bodů, které tam máme.

Je to opět návrh, který je široce vydiskutován, měl by mít ústavní podporu. Takže bych chtěl navrhnout, abychom ho buď zařadili ve středu pevně v 15 hodin, myslím si, že to bude taková přiměřená pauza na 10 minut a pak se budeme moct věnovat zase těm zákonům, které jsou tam zařazeny pevně. A pokud by toto neprošlo, pak navrhuji zařadit ho pevně tento pátek ve 14 hodin. Děkuji. Děkuji.

Děkuji. Mám víc takových návrhů různých bodů na stejný čas. Budeme hlasovat postupně, a zkrátka ten, který uspěje, bude zařazen jako první. Pan poslanec Kaňkovský. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, navázal bych na svoji žádost z minulého týdne a chtěl bych vás požádat o pevné zařazení bodu, který má v tuto chvíli číslo 520. Je to Stanovisko Poslanecké sněmovny k dlouhodobému pronásledování politických oponentů, náboženských a etnických menšin a k nelegálním odběrům orgánů v Čínské lidové republice, a to ve dvou variantách.

Jedná se o bod, který jsem na jednání Poslanecké sněmovny navrhl už na podzim roku 2019, kdy napodruhé získal podporu k zařazení tohoto bodu jako bodu jednání Sněmovny většinou této ctěné Sněmovny.